Znovu upozorňuji, že tento pozměňovací návrh neboří strukturu rozpočtu, využívá prostředky, které na základě makroekonomických propočtů i toho, že se přiblížil čas, máme již prosinec 2019, ukazuje, že v obsluze státního dluhu jsou finanční prostředky, které můžeme bez ohrožení obsluhy státního dluhu využít.

Já bych chtěla připomenout této Poslanecké sněmovně, a to jak kolegům z koaličních stran, tak kolegům z opozičních stran, že jsme to byli my všichni, poslanci a poslankyně, tady přítomní, kteří v prosinci 2017 podpořili opakované navyšování rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pokračování v reformě regionálního školství, pokračování v růstu platů tady podotýkám nikoli pouze pedagogů v rámci regionálního školství, ale i pedagogů v rámci vysokého školství, tak toto usnesení zní. Udělali jsme to napříč politickým spektrem, udělali jsme to ve shodě.

Udělali jsme to za následující situace, já vám ji chci připomenout. Už tehdy jsme se jako vždy, a já se vám přiznám, každý rok se to opakuje, přetahovali o to, jestli máme dost finančních prostředků pro sociální služby, dopravní stavby a vzdělávání. Musím říct, že svým způsobem se tato debata rok co rok opakuje. Tehdy jsme a tady podotýkám, že jsem na tom pozměňovacím návrhu spolupracovala, a společně jsme se shodli na tom, že přímo podpoříme sociální služby. Tehdejší ministryně financí samozřejmě neměla jednoduchou pozici, protože na poslední chvíli musela řešit miliardy pro sociální služby navíc, nad rámec tedy původního návrhu rozpočtu. Upřednostnili jsme sociální služby, abychom si to znovu připomenuli. Potom, co se týká dopravních staveb, v prosinci 2017, přijali jsme doprovodné usnesení a řekli jsme ano, v nejbližší možné době, v roce 2018, vláda dá prostředky pro dopravní stavby. Podotýkám, i to se stalo. To znamená, vláda splnila jak navyšování prostředků v sociálních službách, tak navyšování prostředků pro dopravní stavby. Obě tyto dvě věci jsme splnili.

Teď jsme v situaci, kdy doprovodné usnesení tehdejší které, podotýkám, stále platí, nebylo zrušeno, a osobně si myslím, že je nikdy tato Sněmovna ani nezruší naplněno není, a to i přes úsilí vlády, které bezpochyby je a dá se doložit, o navyšování rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Uvědomila jsem si, že v případě státního rozpočtu pro rok 2020 vláda takhle to vyplynulo z těch příspěvků předchozích kolegů měla velmi těžký úkol.

Zdá se to skoro neřešitelný rébus. Ano, bezpochyby to, co máme v rozpočtu, je nějakým způsobem kompromis. Já se vám přiznám, že v případě učitelek a učitelů mě velice mrzí rétorika, která se z mého pohledu znovu objevuje, kdy se tváříme, že učitelé už mají dost, zkrátka jsou už zahrnuti zlatem, nebo dokonce si děláme průzkumy na to, že většina obyvatel si myslí, že učitelé a učitelky mají dost, no, tak jim nic nedáme. No protože každý rok slyší, že učitelé dostanou 15 %. Jenže oni je ještě ani jednou, ještě ani jednou nedostali. Podotýkám, toto není žádné falešné populistické prohlášení. To je realita státního závěrečného účtu každý rok. Měla jsem tu čest ty poslední dva zpravodajovat. Takže třeba proto bychom mohli přemýšlet o tom, že pokud se nám daří dobře makroekonomicky, finanční prostředky máme a můžeme je využít, tak proč to neuděláme.

Paní ministryně financí, já jsem ji velmi pečlivě poslouchala vaším prostřednictvím, pane předsedající, řekla tři podmínky za ni jako profesionálku pro podporu pozměňovacích návrhů. Nechci zásah do struktury státního rozpočtu, odpracovali jsme na něm hodně. Musí zde být soulad s programovým prohlášením vlády. Podotýkám, že současně jde o naplnění usnesení Sněmovny. Podotýkám také, že to je Sněmovna, to znamená koaliční, opoziční poslanci, kteří kontrolují vládu. Kdy jindy než při státním rozpočtu? A třetí věc. Podpora rozpočtu jako celku. I toto se domnívám, že je splněno.

Já se s tou vizí ztotožňuji. Musím ale říct, že pokud jí chceme dosáhnout, tak nemá smysl váhat nebo otálet s tím dostatečně podpořit rozpočet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy už teď.